Co týká penzijní reformy jako takové, mé dotazy jsou, kdy teda bude, abychom to otevřeli, jakým způsobem, protože jsem v pátek natáčel rozhovor s Českou televizí, kde se dozvěděli o tom, že by se nějakým způsobem měl upravovat právě ten valorizační mechanismus i s návazností na tu pětistovku, jestli by se měla snižovat, nebo jakým způsobem to vláda zamýšlí po dvou měsících, kdy se tady tento zákon přijal, a vlastně první starobní důchodci už byli tou pětistovkou vypláceni.

Jedná se o to, že minulé vlády pravidelně vyplácely takzvané nadregionální dotace u sociálních služeb.

Není jasná metodika, není jasno, kdo se bude hlásit nebo za jakých podmínek v rámci toho dotačního titulu.